Prosím, aby místo něj zaujal místo pan poslanec František Laudát.

Usnesení kontrolního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 23/4.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Současně bych si dovolil vysvětlit ono zdržení, proč kontrolní výbor zasedal až 30. dubna. My jsme v rámci projednávaného návrhu zákona požádali zástupce Ministerstva spravedlnosti, aby nám byla dodána číselná statistika, kolik se každý rok vyplácí náhrada škody jenom v gesci Ministerstva spravedlnosti na náhradách a kolik činí pak regresní úhrada, která pak představuje to protiplnění pro stát. Ty informace jsou poměrně závažné, protože ze statistiky Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že pouze čtyři procenta představuje regresní náhrada, která se pak zpátky dostává do státního rozpočtu. Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Poměr uplatněných regresních náhrad by se mohl jevit v porovnání s celkovým objemem uspokojených nároků na náhradu škody jako nízký. To je ovšem dáno jak rozdílem mezi objektivním charakterem odpovědnosti státu jde o odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění orgánů státu a subjektivním charakterem odpovědnosti úředních osob, které jsou povinovány platit regresní náhradu pouze tehdy, pokud je jim možno prokázat konkrétní a zaviněné porušení povinnosti.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také...

Prosím pana zpravodaje ústavněprávního výboru, aby nás seznámil se stanoviskem ústavněprávního výboru, když se toho dožaduje. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně já jako zpravodaj, pokud můžu sdělit svůj názor, podporuji tento tisk. Jak už jsem řekl v prvním čtení, úředník by měl být odpovědný za pochybení, které učiní v rámci svého úřednického místa. Je to věc na širší debatu.

Děkuji panu zpravodaji ústavněprávního výboru. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Nejsou. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i zástupci navrhovatelů.